Všichni víme, že máme legislativní plán prací. Každé ministerstvo má legislativní plán prací, nebo respektive vláda má legislativní plán prací.